Řeči o solidaritě si v takovém případě opravdu můžou tihle politici nechat. Naše vláda zmrazila platy politiků během koronavirové krize. Když dnes pětikoalice tvrdí, že ekonomika není v kondici, ale to je hlavně kvůli vám, aby utáhla zákonné zvýšení důchodů, no tak není v kondici ani na to, aby utáhla skokové navyšování platů politiků. Člověk by čekal, že když má pan premiér Fiala a další ministři a paní Pekarová takovou starost o veřejné rozpočty, tak s takovým návrhem přijdou sami. Stejně tak neobstojí nářky vládních poslanců, že jste museli politikům zvýšit platy, protože takový je zákon, a že jste s ním nemohli nic udělat. Přitom když jde o důchodce, porušování zákona pětikoalicí vůbec nevadí a je ochotna prosadit změnu naprosto neústavním způsobem.

Tady jsou vidět ty priority, a už vůbec neobstojí výmluvy na to, že platy politiků musely růst, protože jsou svázány s platy soudců. Ukazuje se, že to bylo špatné rozhodnutí.

Velice zajímavé je stanovisko vlády, které je nesouhlasné, takže vláda říká: Ne, nesouhlasíme s tím, aby poslanci šli příkladem a zmrazili si své vysoké platy, a vláda je toho názoru, že